Stanovisko předkladatele? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 150. Výbor ho doporučuje.

Hlasování pořadové číslo 151. Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru k E21 je doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 152. Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro?

Dál? Bod 13 procedury je návrh B2. Garanční výbor nedoporučuje.

Hlasování pořadové číslo 154. Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 71, návrh byl zamítnut. Stanovisko předkladatele? Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 155. Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 72.

Stanovisko předkladatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další? Dále přecházíme k návrhu I3, což jsou výjimky smluv obrany státu či kritické infrastruktury. Garanční výbor bez stanoviska.

Ptám se, kdo je pro?

Přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 69. Návrh byl zamítnut. Další?

Stanovisko?

Další?

Stanovisko předkladatele? . Kdo je pro? Kdo je proti?

Garanční výbor nedoporučuje. Stanovisko předkladatele? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 160. Přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro 58. Další prosím.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 161. Další prosím.